Můžeme pokračovat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem se domnívala po svých předřečnících, když zde tak závažně mluvili o tom, jak jednal výbor pro veřejnou správu, a zase se dívám na své kolegyně a kolegy poslance, kteří si prošli ať už samosprávou města, obcí nebo krajů, že pochopili, že to je opravdu závažná věc. Navážu i na slova kolegy poslance pana Jiřího Petrů, který jako zpravodaj zde citoval usnesení výboru pro veřejnou správu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je opravdu závažná věc.

Kolikátého máme dneska? Devatenáctého ledna, a dodneška toto nebylo splněno, třebaže to mělo být do června roku minulého.

Proto jsem zklamaná, že jste nepodpořili přerušení schůze do projednání ve výboru pro veřejnou správu. Děkuji vám za pozornost.

Poslanecká sněmovna schválila znění, které teď leží v Senátu.

Víme, že to prostě bez té příslušné novely Ústavy nelze, a skutečně považuji na konto toho konkrétního návrhu...

Koneckonců u krajů je legislativně zákonem dáno, že kontrolu musí provádět Ministerstvo financí.

Ale zákon otevírá prostor, který kontroly dříve či později naplno využijí.